Ale já jsem sem k tomuto řečnickému pultu přišel nikoliv proto, abych komentoval, co kdo řekl dopoledne na jednání, a dokonce ani ne proto, abych vyčítal jiným, popřípadě i vládě, jejich kroky.

Vycházím i z jednání, která jsme v úterý a dnes dopoledne, všechny politické strany, měli bohužel na výzvu opozice, a také z toho, co zaznělo ve veřejném prostoru prakticky od všech nebo od většiny politických stran zastoupených v této Sněmovně. Kdybych měl ty pozice shrnout, tak bych asi mohl mluvit o těchto šesti bodech.

Vláda však zatím nebyla schopna uvést a zdůvodnit taková opatření, která by nebylo možno udělat bez nouzového stavu. Za třetí tu existuje v Poslanecké sněmovně většinová shoda, že nouzový stav by měl být mimořádný institut, který je používán výjimečně, na krátkou dobu, a že to, co nyní zažíváme, by mělo být ošetřeno jiným zákonem, podle jiných pravidel nebo jiným legislativním způsobem. Proto tady mluvíme o úpravě krizové legislativy. Myslím, že i na tom se většina z nás shoduje. Poslanecké sněmovně na tom, že chceme postupně vracet děti do škol, chceme je tam vracet bezpečně, chceme je tam vracet natrvalo. Existuje také většinová shoda, většinový názor v této Poslanecké sněmovně, že dosavadní vládní záměry v této věci jsou pro nás všechny, nebo pro většinu z nás, nedostatečné a neurčité. Za páté existuje většinová shoda, i když ne v detailu, ale rámcově v Poslanecké sněmovně, že ekonomická pomoc zavřeným nebo omezeným činnostem a provozům je nedostatečná a není ani dost systémová. A za šesté, zdá se mi také, že existuje většinová shoda v této Poslanecké sněmovně, že pokud jde o očkování, tak ještě dnes, v polovině února, nejsme plně připraveni na situaci, kdy přijdou větší zásilky vakcín. Nemáme systém dobře nastavený a je tady potřeba udělat mnohem víc. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To bylo nějakých šest okruhů, o kterých jsem přesvědčen na základě toho, co od vás poslouchám, že v nich existuje většinová shoda v Poslanecké sněmovně. Netvrdím, že v každém detailu, netvrdím, že vždycky v konkrétním řešení. Ale zásadní, obecná, většinová shoda v těchto šesti tématech, v těchto okruzích existuje. Nazval bych to jakýmsi společným jmenovatelem. Myslím, že ten společný jmenovatel je celkem rozsáhlý a že nabízí příležitost.

Ale to prostě není pravda. Hroutí se jenom představa vlády, že bude chodit pořád do Sněmovny, vždycky hodí na stůl žádost o prodloužení nouzového stavu, premiér většinou u toho vynadá opozici. V tuto chvíli jdeme dál takto už zhruba 200 dní a za sebe říkám: takto se dál jít nedá.

Pojďme se bavit o tom a pojďme řešit to, co lidé považují za důležité, co považují za nedostatečně vyřešené a co v souladu s nimi považuje za špatně nastavené, nepřipravené, nepromyšlené, nedostatečně vyřešené, i většina této Poslanecké sněmovny. A nespokojme se tentokrát s nějakými přísliby, ale chtějme a pojďme společně dosáhnout změn.

Já je tady nebudu číst a nebudu je tady znova v konkrétnosti připomínat, protože chci překonat všechny stranické bariéry. A protože se zde vytvořila podle mého názoru většina, je tu většinová shoda na tom, co je i z našich návrhů podstatné, tak jenom připomenu ty klíčové věci.

Na tom tu existuje většinová shoda. Abychom stanovili termíny a podmínky pro postupné, bezpečné a trvalé otevření škol. Pro toto tu existuje většinová shoda. Abychom přijali jasná pravidla, jednodušší odškodňovací pravidla pro živnostníky, malé podniky, ty, které jsou zavřené nebo mají omezenou ekonomickou činnost.

Dámy a pánové, na této schůzi podle mého názoru nejde o to, kdo chce a kdo nechce nevyhnutelná opatření proti covidu, protože to chceme všichni, my všichni chceme opatření proti covidu. Na této schůzi nejde o to, kdo si uvědomuje a kdo si neuvědomuje vážnost situace. Nejde o to, kdo chce například pomoci zdravotníkům, aby měli všechno, co potřebují. To chceme doufám všichni.